Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jenom opravdu telegraficky. Já do značné míry ten návrh, který tady zazněl, vítám.

Nepatřím k těm, kteří si myslí, že Česká republika má mít nějaké megalomanské ambice v zahraniční politice přesahující, řekněme, její střední velikost v rámci evropských zemí. Takže mluvit o tom, dát hlavy dohromady a přijít s nápadem jsem velmi pro. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

A ještě jedna věc. Zaznělo tady, že nelegální migrace v souvislosti s konfliktem v Sýrii prosím tady přistupujeme na takovou tu ne úplně přesnou, spíš bych řekl nekorektní diskuzi, která v České republice zaznívá. Prostě to, že tady máme v Evropě nelegální migraci, o tom není pochyb.

Děkuji. Já také děkuji.

Já tady vítám to, co tady zaznělo z úst paní poslankyně Černochové. A to není žádné, přátelé, svítit a topit. V čem bylo selhání toho, co se stalo před rokem? A vy se ptáte, jaké něco mělo následovat? Třeba abyste následně dostali k jednacímu stolu Rusko, Írán, abyste začali jednat třeba v Ženevě. A to, co tady konstatuji, přátelé, že se nestalo vůbec nic. A to čeho se bojím, že se ani teď nestane vůbec nic. Že se použily ty rakety, ale nebude nic následovat. Takže ta otázka, co bude dál, co si s tím dále počneme, to je naprosto namístě. Minutu. Já se obávám, že ani to zužování problému na chemické zbraně není šťastné. Je to spíš projev našeho zoufalství.

Když se podívám do minulosti, tak se nám to nikdy nepovedlo. Takže ta realita je, že podstatné je opakuji to, co řekla paní poslankyně Černochová proboha, co chceme dál dělat? O tomhle se bavit. A o tom by měla být také české politika do budoucnosti. Měli bychom my prosazovat co dále. Děkuji za faktickou poznámku, pane předsedající.

Přátelé, my jsme se do té situace sociální demokracie prekérně dostali taky.

Nicméně ta česká vláda pak iniciovala českořeckou iniciativu, která se stala předlohou pro Kumanovskou smlouvu, která uzavřela to bombardování. Já prostě vnímám to, že jste se dostali do určitého tlaku. Bylo porušeno mezinárodní právo.

Takže já bych chtěl, abychom přihlédli k tomu, co tady říkala paní poslankyně Černochová. Protože si myslím, že tato iniciativa by si od naší vlády... tato mezinárodní situace by si to zasloužila. Já také děkuji. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, je to myslím poprvé, co v tomto volebním období diskutujeme nějakou situaci v zahraničí. A můj poznatek jak z té Ukrajiny, tak z té Sýrie je, že ty informace, které máme, nejsou dostatečné k tomu, abychom měli jasné stanovisko. Proto souhlasím tady s kolegyní Černochovou, abychom to diskutovali na výboru, kde můžeme ten výbor uzavřít a opravdu si vyslechnout informace, které tady nemůžeme dostat.

To skutečně nevím.

Takže tolik k zahraniční politice. Já také děkuji.